Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 51. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve jsem vás všechny odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi jsem svolala podle § 84 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 13. ledna tohoto roku elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Nevidím, že by měl někdo jiný návrh ohledně ověřovatelů. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 51. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce.